My jsme hovořili o čtyřech podmínkách, za kterých bychom byli ochotni se o prodloužení nouzového stavu, tak jak ho navrhuje vláda, bavit. Bohužel, podaná ruka ze strany Pirátů nebyla opětována ani jednou z vládních stran. Zcela zásadní je první bod. Česká republika se kvůli počáteční ignoraci vlády se ocitla ve stavu, kdy neměla zásoby zdravotních pomůcek a bylo velmi obtížné tyto zdravotní pomůcky sehnat. To spustilo jakousi rivalitu mezi dvěma ministerstvy a zároveň vedlo dle našeho názoru i názoru analytiků k nehospodárnému nakládání s našimi penězi. Pokud je nákup zdravotních pomůcek jedním z důvodů, proč vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, je zcela nezbytné, aby složila veřejnosti i poslancům účty k těmto nákupům, to znamená transparentně na webu ministerstva, ne tak, že se zde posílají nějaké tabulky emailem, a vyvrátila pochybnosti o nákupu jak Ministerstva zdravotnictví, tak některých nákupů Ministerstva vnitra, kde firmy, od kterých Česká republika v Číně nakupuje, nemají žádnou historii týkající se výroby nebo distribuce zdravotních pomůcek. My jsme utratili, nebo ještě utratíme, zhruba 13 mld. korun v nákupu těchto pomůcek různého typu a neexistuje k tomu žádný účet. Řada smluv není v registru smluv, tudíž přestane, vlastně ty smlouvy budou v danou chvíli neplatné, pokud nebudou zveřejněny. Toto je důležité, toto se nestalo.

Tak si to zkuste, měli jste s námi u toho být! My jsme nominanta do Ústředního krizového štábu po velkém tlaku mohli poslat až záhy po tom, a kritika ohledně nákupu a výběru firem je dlouhodobá.

Proč? A to není kvůli poslancům, ale to je kvůli českému státu. Protože pokud a Ústavní soud dnes probírá další stížnosti týkající se některých opatření pokud se ukáže, že tato nebyla odůvodněna, nebyl pro ně ten princip přiměřenosti, proporcionality, tak Česká republika čelí skutečně řadě soudních procesů, kde zcela oprávněně budou firmy a občané žádat o náhradu, kterou stát způsobil. Takže každé závažné vládní nařízení musí být podloženo nejen epidemiologickou zprávou, ale skutečně analýzou dopadů. To, že se to neděje u návrhů zákonů mimo krizi, je smutné. To, že se to neděje v krizi, kdy každé opatření dopadá na miliony našich spoluobčanů, je zásadní problém. Takže druhá věc: zveřejnit data a prognózy budoucího vývoje. Třeba i ten plán, co se stane, a pan premiér Babiš tady v úvodu o tom hovořil, kdyby přišla ta druhá vlna, jako se stalo třeba v Singapuru, jak tomu čelí druhé země. Já si myslím, že fungovat principem vypnizapni je risk nejen s životy občanů, ale i s ekonomickou situací České republiky. Za třetí, vláda musí svá jednotlivá opatření odůvodňovat, a to ne tak, že si nějaký ministr něco vymyslí na tiskové konferenci, nebo vysoce postavený člověk v Ústředním krizovém štábu řekne, že dostal petici, psala mu spousta lidí, nebo se o tom dočetl někde na Facebooku. A opět, ta odůvodnění jsou důležitá proto, aby vše bylo v souladu se zákonem. A za čtvrté, vláda musí představit schéma pro částečné kompenzace postiženým koronakrizí. To byl ten klíčový moment, kdy vláda převedla nařízení z krizového zákona pod ministra zdravotnictví. To je to, o čem ve čtvrtek rozhodoval soud. Jeho výsledek pan premiér Babiš interpretoval dosti zkresleně.

Co se tedy týče toho rozhodnutí soudu, soud řekl jasnou věc: Stěžejní je zajistit právní zázemí přechodu z nějakého krizového zákona, tedy nouzového stavu, do normálu. Tedy fungovat převážně podle nějakého zákona, o který se můžeme opřít, ať je to zákon o ochraně veřejného zdraví... Pokud potřebujeme zachovat ta opatření, je zde stále cesta, a vláda se předvedla, v legislativní nouzi dokáže velmi komplexní návrh ráno napsat, dopoledne poslat poslancům a večer ho vládní většinou schválit. Pokud jsme tedy doposud takovéto krizi nečelili. Toto se taky nestalo.

Najednou se dozvídáme, že poběží od května.

Jsou zapojeny už domácí firmy do celého procesu? Protože na začátku se komentovalo to, že nemají dostatečné kapacity, ale zhruba za čtyři týdny se nic zásadního nestalo. A já mám informace od těch firem, že následně po tom, co třeba poslaly své nabídky, dokonce byly aktivně osloveny, tak byly odmítnuty.

A teď druhá část, kterou bych chtěl zde nasměrovat.

Já jsem slyšel v závěru kritiku od pana premiéra v řadě médií. Dnes byl takový hodný i zlý policajt, kde kritizoval opozici, že mu do toho háže vidle, že kazí tu práci, že dokonce riskuje životy občanů v České republice. Já věřím, že občané si pamatují, že od samotného počátku jsme se snažili pomoci nejen ve schválení těch prvních restriktivních opatření, že jsme požadovali ten plán, to si myslím, že je zcela správné, požadovali ho občané, požadovaly ho firmy, a řada návrhů, které prošly ve stavu legislativní nouze, byla původem z návrhů opozice, z návrhů Pirátů, řada těch návrhů ovšem nenašla uplatnění. A protože nouzový stav je doba nějaká přechodná, já chtěl bych panu premiérovi tady na veřejnosti ukázat, že nemluví pravdu.

Je to věc, kterou můžeme uchopit a postupovat s ní, a v případě, že ty věci, o kterých v tuto chvíli vláda mluví a bude je skutečně realizovat, pan premiér může počítat s podporou Pirátů. I když třeba ty návrhy představí jako své vlastní.